Takže tady jsme si řekli v přímém porovnání výhody a nevýhody v podstatě průběžných důchodových systémů a v porovnání se soukromými fondovými systémy.

V Chile vydala vláda takzvané dluhopisy uznání, aby pokryla důchodové závazky existující před fondovým systémem.

Povinné příspěvky do soukromých penzijních fondů jsou filozoficky nekonzistentní. Takže pojďme se podívat a trošku si prodiskutovat a zamyslet se nad volbou mezi průběžným a fondovým systémem. Volba mezi průběžným a fondovým systémem není jednoduchá záležitost. V této části budu společně s vámi analyzovat standardní Aaronovo pravidlo pro zavedení buď průběžného, nebo fondového systému. Rozebereme si tady, vážené dámy a pánové, fungování průběžného systému důchodů a provedeme analýzu silné a slabé stránky průběžného a fondového systému. Zmíníme i diskutovaný dopad obou důchodových systémů na úspory.

Reálný výnos soukromých penzijních fondů ve světě je různý.

Jednou z nevýhod fondového systému je omezená možnost převést bez penalizace úspory před dosažením důchodového věku do jiné formy úspor.

Volbu mezi různými systémy financování důchodů nelze provádět jen na základě efektivnostního kritéria, ale je třeba vzít v úvahu i rozdělení mezi generace.